Já už jsem tady o tom hovořila několikrát, že si musíme uvědomit, že máme zhruba čtyři kategorie. Druhé je družstevní bydlení. Tady by stát měl opravdu co nejrychleji zahájit nějaké kroky k tomu, aby stát nebo i obce třeba i na státních pozemcích a tak dále co nejrychleji začaly realizovat družstevní výstavbu. Třetí je právě nájemní bydlení jako takové, aby se skutečně pomohlo obcím nastartovat bydlení. Vím, že prostě dneska úrokové sazby jsou velmi vysoké, vím, že Ministerstvo pro místní rozvoj chystá nějaké kroky k nájemnímu bydlení i přes Národní plán obnovy, ale to všechno bude samozřejmě ještě v tom čase chvíli trvat a musíme si uvědomit, že obce se dneska potýkají s obrovským nárůstem cen energií a tak dále. To znamená, dneska, aby zastupitelstva schvalovala úvěry do nájemního bydlení, bude velmi problematické. Takže znovu se pobavit o tom, jestli by to tam nešlo nějakým způsobem tak, jak byl například nastaven program Výstavba, že částečná dotace, částečná částka z úvěru a tak dále. Poslední jsou obecní byty.

Já si myslím, že to není žádné kontroverzní téma, že tady to je napříč politickým spektrem, že obce mohou pomoct, stát může pomoct, ale měli bychom se o tom začít nějak rozumně bavit.

Jsou to ty vícegenerační hypotéky. Řešíme vícegenerační domy.

Takže prosím zařadit dnes jako bod po zákonu lex Ukrajina.